Usnesení, kterým nám Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 69/13. Já v tuto chvíli vítám mezi námi pana senátora Jaroslava Větrovského a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil pan poslanec Jan Hrnčíř.

Pane senátore, prosím, posaďte se. Pan poslanec Hrnčíř by se měl nejprve vyjádřit a pak dostane slovo pan senátor. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já bych vás chtěl znovu požádat o podporu našeho návrhu novely zákona o majetku České republiky, sněmovní tisk 69, i přesto, že Senát jej zamítl.

My si myslíme, jako navrhovatelé, že prostě je tato novela potřebná a že právě pomůže efektivně vymáhat škodu u státních úředníků nebo u úředních osob.

Jinak veškeré informace máte písemně v poskytnutých informacích, které vám byly určitě dány v dostatečném časovém předstihu.